Já chci říct, že pokud předkladatelé myslí vážně ten svůj návrh zákona, tak mají na výběr osm různých termínů. Hlasování ukáže, zda ti lidé, kolegyně, kolegové, mají zájem na projednání návrhu zákona, který sami podepsali, nebo je jim to jedno, splnili si povinnost podali jsme návrh zákona, a tím máme splněno. Já myslím, že splněno nemáme. Opakuji, že u některých návrhů zákonů nebudu pro, příp. podpořím i zamítnutí v prvém čtení. Ale tím, že tady jsou rok a půl, rok a čtvrt, rok a pět měsíců a ten nejmladší pouhých devět měsíců, tak věřím, že společně v těch hlasováních najdeme termín, kdy bychom ty body mohli projednat. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Také děkuji. Nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Fiala a připraví se pan předseda Kalousek. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já navazuji na návrhy předsedy našeho poslaneckého klubu Zbyňka Stanjury a také přicházím s návrhem na úpravu programu.

My jsme na takový postup samozřejmě zvyklí. Ale ten náš návrh nabyl v posledních dnech mimořádným způsobem na aktuálnosti, a proto by bylo dobré, aby se tímto návrhem na zrušení silniční daně Poslanecká sněmovna co nejdříve zabývala. Ten náš červencový návrh je aktuální mj. proto, že se v minulých dnech objevila informace, že vláda pro nás překvapivě i když nás už toho moc nepřekvapí zvažuje plošné zavedení silniční daně pro všechna osobní vozidla, tedy nejenom jak je to teď u podnikatelů, ale že by prostě všichni v nějaké podobě platili silniční daň. Jako příklad mohu uvést Národní akční plán čisté mobility, který projednala vláda na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu nedávno, tedy 20. listopadu. A právě v tomto Národním akčním plánu čisté mobility je zvažováno toto opatření a je tam navrhována analýza, která nějakým způsobem má ten návrh plošné silniční daně zvážit nebo dopracovat.